Já skončím. Děkuji za ty návrhy, které byly věcné a které mě nepřekvapily tím, že zaznělo to pozdě, pomalu a špatně.

Takže díky. Je zájem ze strany závěrečného slova pana zpravodaje, takže v tuto chvíli poprosím pana zpravodaje Ivana Adamce.

Úvodem mi dovolte, abych poděkoval předsedům opozičních klubů a všem poslancům, kteří dneska vystupovali a kteří zkrátili své příspěvky tak, abychom návrh tohoto zákona zvládli v reálném čase.

Dokonce tady byly i dobré rady zadarmo.

Je to oficiální zpráva ze Slovenské republiky, doporučuji, najděte si to prosím, aby tady padaly vždycky relevantní názory. Já to chápu, je to součást boje, ale prostě musíme tady říkat pravdy.

To je pravda.

Musím říct, že zlatá kráva, jak se říká, těchto zemí jsou emisní povolenky, které já považuji za velké zlo v energetice v tuto chvíli.

Co se týká těch rad zadarmo, tak slyšel jsem tady dneska slovo, nebo dvě slova kariérní politik. Všichni jsme politici do té doby, dokud nás volí občané. Jiná varianta neexistuje.

Takže jenom jsem chtěl upozornit, že i tady jsem se trošku poučil, jsem rád, že to tady takhle zaznělo, že si to tady můžeme vysvětlit. A jinak fakt děkuji za tu rozpravu, která tady proběhla, i za tu vstřícnost, která tady byla.

Děkuji za pozornost. Vidím v tuto chvíli faktickou, ale my v tuto chvíli už jsme ukončili rozpravu, takže není možno s faktickou poznámkou. Zároveň v tuto chvíli poprosím pana zpravodaje, pana Adamce, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Ano, děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Pokud bude přijat pozměňující návrh kolegy Stanjury samozřejmě, takhle to je, abych to doplnil.

Nešlo by to tedy obráceně, že budeme hlasovat prostě o těch návrzích a...?

Takže má.

Já si jenom ale ještě upřesním, pane zpravodaji.